Bylo by zcela nesmyslné všechny výdaje ze státního rozpočtu označit za škodu. Za škodu by šlo označit nezákonný výdaj dosažený například podvodem vůči státu, ale nelze v žádném případě za škodu označit výdaj ústavní a zákonný.

A mimochodem, touto argumentací pracovalo více ústavních právníků. Naopak důchody jsou vypláceny na základě zákona, ale mají i ústavní základ, o kterém jsem mluvil. Je s podivem, že vláda označuje za škodu výdaj státního rozpočtu pro důchodce, kteří jsou občany státu, výdaj, který je ústavní, který je zákonný, ale už neoznačuje za škodu například nákup předraženého vojenského materiálu.

Pokud má vláda nedostatek peněz, což je zjevný důvod, proč tady vlastně sedíme, je její povinností zajistit ústavní platby, pak zákonné platby a pak ty ostatní platby. A pokud na všechny platby nemá, tak musí seškrtat platby, které nemají ústavní a zákonný podklad, a ne naopak. Neodpustím si zas tu připomínku. Pan Stanjura říkal, že přece ty peníze má. Tak proč se tady scházíme ve zkráceném řízení? Můj závěr a jako stanovisko hnutí klubu ANO tedy je, že valorizací důchodů stanovenou zákonem, která je realizací materiálního pojetí ústavního práva na zabezpečení v určitých životních situacích, není škodou, a tedy nelze použít tohoto důvodu pro vyhlášení stavu legislativní nouze. Jednací řád Poslanecké sněmovny sice výslovně nezmiňuje, že by podmínkou vyhlášení legislativní nouze měla být nečekanost a náhlost ohrožení základních práv a svobod zásadním způsobem, ohrožení bezpečnosti státu zásadním způsobem nebo hrozby značné hospodářské škody, ale tato podmínka vyplývá z koncepce stavu legislativní nouze jako mimořádného stavu v zákonodárství využitelného jen v tísni státu, který vede mimo jiné ke zkrácení práv opozice. Je tedy nepřípustné, aby si vláda schovávala určité návrhy do šuplíku a přicházela s nimi účelově na poslední chvíli. Aby zkrátila řádnou diskusi v Parlamentu a protlačila určitou zákonnou změnu bez ohledu na platné zákony. To, že my jsme poslanci a že jsme tady nějaký suverén, to ještě neznamená, že ten zákon nemusíme dodržovat, protože nad námi už nikdo není. Jestliže vláda ví o určitém problému, který podle ní vyžaduje zákonnou změnu, musí jej řešit včas v rámci běžného zákonodárného procesu. Liknavost, neschopnost či účelovost v jednání vlády vůči Parlamentu nemůže a nesmí být důvodem pro snadnější způsob mimořádného projednávání návrhu zákona.

Domněnka podle právní teorie platí, i když se prokáže, že příslušní členové vlády nemají o našem právu znalost žádnou, což se zřejmě projeví, protože jde o domněnku, kterou nelze vyvrátit. Materiální podmínkou, aby se § 67 zákona o důchodovém pojištění v oblasti mimořádného zvýšení důchodů naplnil, je inflace ve výši alespoň 5 %.

Dokonce i více, protože tahounem inflace bylo zdražení energií a potravin, což je pro důchodce významná část výdajů.

Protože řada výrobců a prodejců upravuje své ceny k začátku nového roku. Omezovali výrobu.

A vláda neudělala nic a rozpočtově nepředpokládala s navýšením důchodů.

Respektive neudělala nic pro změnu toho valorizačního schématu. Výmluvy na předsednictví v Radě Evropské unie jsou zcela nedůvěryhodné ve světle toho, čím se vláda a zejména ministr práce a sociálních věcí v důchodovém pojištění zabývali.

Ti jsou však všichni mrtví a nemají žádný důchod. Tedy není co snížit, což lze zjistit na internetu či dotazem na historiky zabývajícími se moderními dějinami.